Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale to, co nás znepokojuje a proč jsme skutečně chtěli bod zařadit, je otázka, jak odborně a s jakou personální kompetencí je ministerstvo řízeno, pokud tam následuje skandál za skandálem. Já se snažím vás víceméně oslovit, takže vás nebudu rušit ve vašem soukromém rozhovoru. Já samozřejmě mohu požádat, aby jednotliví kolegové zasedli na svá místa, případně diskuse, které se netýkají tématu, přenesli do předsálí, a jakmile bude klid, můžete, pane předsedo, pokračovat. Je to vážná pochybnost, s jakou odborností a zejména s jakou personální kompetencí je ministerstvo, velmi důležité ministerstvo, řízeno, pokud tam dochází, v podstatě neustále, k jednotlivým skandálům ve vztahu mezi vámi a vašimi nejbližšími spolupracovníky. Říkám to s přihlédnutím k faktu, že za výběr svých spolupracovníků samozřejmě nese plnou politickou odpovědnost ministr sám. Ano, pan generální ředitel byl ve služebním poměru a řekněme, že jste ho, paní ministryně, zdědila. Ale nově příchozí náměstky jste si vybrala sama, vy jste se rozhodla o jejich jmenování, také jste je jmenovala, a vy jste si sestavila tým, se kterým jste přesvědčovala nás, Poslaneckou sněmovnu, když jste žádala o důvěru, že tento tým bude schopen kompetentně Ministerstvo spravedlnosti řídit.

K tomu může být přihlédnuto, ale to nezbavuje ministra odpovědnosti za to, že si toho člověka vybral a že se o něm rozhodl.

Napadají mě pouze tři možnosti: buď jste se skutečně dopustila něčeho tak zásadního, že ten krok byl nezbytný, nebo je náměstek nepříčetný, nebo je to nějaké strašlivé nedorozumění.

Vznikneli takovéhle nedorozumění, nehledě na to, že není vyloučeno, že jste se tedy opravdu něčeho dopustila, pak je to prostě selhání řídícího pracovníka.

Na základě čeho jste rozhodovala, když jste si vybírala lidi, se kterými jste chtěla sestavit funkční tým, abyste se s nimi následně rozcházela za takto dramatických okolností? A kdo bude příště? A co se stane příště?

To je to, co nás znepokojuje.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu poslanci Hájkovi.

Děkuji za dodržení času.

Nyní tedy pan kolega Štětina k faktické poznámce. Děkuji, vážený pane místopředsedo, za slovo. Vážené dámy a pánové, já jsem dlouho zvažoval, jestli mám vystoupit, nebo nemám vystoupit, ale padlo zde mnoho slov, některá mohu považovat za urážku.

Zaujaly mě dvě věci. Za prvé, kdo za to může, a druhá věc odbornost.